A to, že ta novela útočí na princip, že dluhy se mají plnit a platit a že smlouvy se mají dodržovat, je zcela zřejmé. Proto asi nepřekvapí po těch desítkách připomínek, které jsem tady zmínil, že navrhuji, aby Poslanecká sněmovna zamítla tento návrh již v prvním čtení. Pokud by tento návrh neprošel, dávám návrh na vrácení tohoto zákona předkladateli k přepracování. Pokud by ani tento návrh neprošel, dávám návrh na prodloužení projednávání této novely o 30 dnů. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Plíškovi. Dobrý den, děkuji za slovo. Snad tedy začnu připomínkou svých vlastních slov před asi dvěma lety, kdy jsem varoval tuhle Sněmovnu před neustálým posilováním postavení dlužníka na úkor věřitelů, netuše, kam až to dovedeme po těch dvou letech.

Nikoliv proto, že to má nějaký vliv na placení daní, ono to zas tak veliké nebude.

Myslím teď marketingově.

A tito lidé, když se dozvědí oni ten zákon dopodrobna nebudou studovat, ale budou mít titulky v různých novinách pozor, přichází oddlužení, nemusíte platit dluhy. Do těch podrobností oni dále nepůjdou. Ucítí možnost, že platební morálka, kterou už teď mnozí nemají, může ještě dále klesnout.

Ty hlasy dostane hnutí ANO, protože personifikováno, tento návrh zákona bude samozřejmě velmi šikovně směřován k hnutí ANO.

Ale takový je život a já se s tím mohu jenom smířit.

Budou informovat tak, že se chystá oddlužení. A věru žádný dobrý účinek to mít nemůže na platební morálku i těch, co splácet mohou.

Sám jsem obdržel spoustu a spoustu připomínek k návrhu tohoto zákona a myslím si, že je správné, abych s těmito připomínkami do diskuze seznámil Sněmovnu.